Děkuji za slovo, pane předsedající. Podle mých informací Ministerstvo zemědělství připravovalo znění novely vinařského zákona. Ale podle mých informací chystáte změnu v tomto návrhu zákona ještě po těch připomínkách, a to v tom smyslu, že by mělo být zakázáno prodávat sudové víno. Chci se zeptat, zda to je pravda, či nikoliv.

Prosím o odpověď. Děkuji panu poslanci. Děkuji, vážený pane předsedající.

Teď samozřejmě vyvstává otázka.

Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec má doplňující otázku.

Mně jde o to, aby zejména ti malí vinaři nebyli příliš omezováni. Rozumím tomu, že tady je jasná snaha, aby nedocházelo ke klamání zákazníků v tom, že něčemu říkám moravské víno, a přitom jsem to víno přivezl odjinud. Tomu rozumím. To je něco, čemu chceme společně zabránit.

My se o tom určitě ještě budeme bavit na jednání Poslanecké sněmovny. V tuto chvíli děkuji za vaši odpověď. Děkuji panu ministrovi i panu poslanci. Třetí interpelaci přednese pan poslanec Daniel Korte, který bude interpelovat ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka ve věci Centra vízových služeb v Minsku. Děkuji, pane předsedající.

Vážený pane ministře, jsou vám tyto skutečnosti známy? Děkuji panu poslanci. Poprosím pana ministra zahraničí o odpověď. Prosím, pane ministře.

Tady vlastně už v té interpelaci zazněly některé důležité skutečnosti.

Podrobná informace o tom je veřejně k dispozici na webovém portálu www.vhodne-uverejneni.cz Okruh kandidátů nebyl limitován tady v tomto řízení. Máte pravdu, když jste informoval o tom výsledku.

Tak jak jsem se tím zabýval, tak jsem tam skutečně neshledal žádné pochybení v celém tom procesu, který se tam odehrál. Na druhé straně uznávám, že okolnosti, které jste zmínil, jsou i pro mne docela významné, a proto jsem zadal takové zvláštní posouzení toho, jestli přesto neexistují určitá rizika toho, jak by bylo toto spravováno.

Pracovníci vízového centra nevstupují ani nijak do systému Ministerstva zahraničí ani Evropské unie, takže tam se opravdu nedostanou. Při tom prvním tom jsem zjistil, že bezpečnost vízového systému není nijak ohrožena, toho vízového procesu, který se odehrává především na zastupitelském úřadě. Tam oni to přijmou, tam to rozhodují. Myslím si při tom pohledu takto, že se nezdá, že by tam nějaké riziko mělo být.